To je pět a více budov odlišných vlastníků s číslem popisným nebo evidenčním.

Komu stojí za to dát Bendla na titulek významného deníku v České republice, že snad podporuje billboardy, když já jsem schopen doložit, že to tak není, že by měla obce mít šanci ovlivnit to, jestli tam billboardy budou, to za prvé, a za druhé, ten můj pozměňovák ještě říká mnohé o tom, že v řadě případů by ani obce nemohla ovlivnit to, že někde billboardy budou. Cituji jen závěr toho dopisu pana ředitele odboru pozemních komunikací: Při rozhodování konkrétních případů není vyloučeno, že příslušný silniční správní úřad posoudí splnění podmínek podle ustanovení § 30 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích pro tyto lokality jinak. Teď ještě, o co vlastně kráčí. Jaká povolovací řízení v tom režimu mimo zastavěné území obce jsou nebo nejsou. Netýká se to už zmíněných reklam, což tak jakoby vypadá vznosně, ale týká se to i povolování staveb, stavebního zákona a terénních úprav. No to by přece měl dělat stavební úřad. Kdo jiný. Týká se to také povolování výsadby stromů, týká se to vstupování na cizí pozemky a stavby, týká se to povolování reklamních zařízení a týká se to také správního trestání. Není důvod, aby to nedělal průhledně jeden úřad, aby se v rámci toho řízení nezeptal druhého úřadu a aby to mohla ovlivnit obec, na jejímž území se to odehrává. Proto mimochodem ten můj pozměňovací návrh má taky podporu Svazu měst a obcí.

Spíš si myslím, že se dnes množí názory starostů, obcí a měst, že ty billboardy nechtějí, a když, tak opravdu jenom na nějakém nespecifikovaném místě, a chtějí mít šanci to ovlivnit. A ne, že ne. Kdežto my dneska máme systémy dva uvnitř té obce a ten jeden z nich obce příliš, bohužel, ovlivnit nemohou.

Ministr dopravy přiznal, pokud je to pravda, co ten rozhovor, který jsem četl, že na poslední chvíli, že 30. srpna chystají nějakou velkou akci, aby likvidovali billboardy, které jsou načerno po České republice. Oni by to měli dělat pořád. Navíc to má spojitost, a to musím tady znovu zdůraznit, s věcí, která z toho leze jak sláma z bot, že bohužel se stalo, že na začátku 90. let, v době, kdy se Česká republika legislativně formovala apod., tak vznikly nestandardní, z našeho pohledu už dnes, nestandardní smlouvy na povolení billboardů po České republice nebo povolovací billboardy po České republice.

Není to pravda, bude jeden režim, ne dva. Není pravda argument ministra dopravy, který tady včera říkal, že by si obce posunovaly cedule.

Chci vás přesvědčit o tom, že to katastrofa není, že ten pozměňovací návrh zjednodušuje, zprůhledňuje, naopak dává obcím šanci omezit počet billboardů, zakazuje billboardy kolem dálnic a v podstatě je likviduje i mimo intravilán obce, tzn. za tou cedulí, které není tzv. zastavěným územím. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, víte, já jsem vyslechl pana kolegu Bendla se zájmem, protože já furt budu tvrdit, že tento pozměňovací návrh je přílepkem. Prostě to je zákon o provozu na pozemních komunikacích, pan kolega Bendl tam dává pozměňovací návrh, který se týká zákona o pozemních komunikacích. Ještě si dovolím takovou poznámku. Dostáváme se prostě tady teď zase do nějakého bludného kruhu. Navíc váš pozměňovací návrh je v tuto chvíli nehlasovatelný. Nehlasovatelný, protože je legislativně špatně. A já tady musím načíst legislativně technickou úpravu tak, aby to vůbec bylo hlasovatelné. Takže si nechte příště alespoň trošičku poradit. Takže, bude to legislativně technická úprava.